Operace Barkhane ani mise Takuba nemají jasný mandát Rady bezpečnosti OSN. Navíc v programovém prohlášení současné vlády České republiky je závazek účastnit se mírových a výcvikových misí a dalších aktivit NATO, ale v případě Takuby se jedná o misi bojovou. Přitom třeba Norsko nakonec své vojáky nevyšle. Nenašla se pro to podpora v jejich parlamentu. Další evropské státy se zapojením aktuálně dost otálejí.

Je to hlavně proto, že v Mali nedávno proběhl vojenský převrat. U moci už není prezident, který západní vojska pozval, ale vojenská junta, která plánuje vládnout minimálně rok a půl, a pak možná proběhnou volby. Současně v Mali probíhá intenzivní kampaň proti západním vojákům. A do takhle neklidné situace máme poslat další naše vojáky?

Myslím, že bychom neměli posílat další naše vojáky do Mali. Navíc vyslání těchto vojáků by mělo stát téměř 600 milionů korun.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vyjádřil názor klubu České strany sociálně demokratické a podpořil společný návrh ministrů obrany a zahraničních věcí. Tento návrh je v souladu s vládní strategií České republiky na podporu stabilizace a rozvoje zemí Sahelu pro období let 2018 až 2021.

Větší bezpečnost Sahelu včetně Mali, Nigeru a Čadu, kde by měli působit naši vojáci, znamená větší bezpečnost pro Evropu včetně naší České republiky.

To vše hovoří ve prospěch účasti České republiky v akci Takuba. Dovolte mi připomenout, že Česká republika v Sahelu a Mali působí komplexně.

Význam našeho příspěvku byl posílen převzetím velení mise na sedm měsíců od 12. června 2020. Česká republika aktivně podporuje formou finančních darů v celkové výši přes 40 milionů korun budování kapacit společných sil G5 Sahel a ozbrojených sil Mali, nutných pro jejich efektivnější boj s terorismem.

Česká republika plně podporuje úsilí Organizace spojených národů o stabilizaci Sahelu a je přítomna v misi OSN MINUSMA v Mali, kde od roku 2015 trvale přispíváme jednotlivci do velitelských a zpravodajských struktur této mise.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o schválení předloženého materiálu, který je plně v souladu s dlouhodobými prioritami České republiky v oblasti Sahelu. Děkuji za pozornost.

A pokusím se to zdůvodnit. A opravdu je to region, který je národnostně docela silně konfliktní. Nebudu zabředávat do krvavých konfliktů, které se Francouzi snažili celou dobu tam uklidnit. Nebudu do toho zapojovat Libyi a další státy, které mají taky přímou souvislost s francouzským působením v této oblasti. Zdůrazňuji francouzským působením.

Následně do toho vstoupila teprve Rada bezpečnosti OSN a vytvořila MINUSMA, což znamená uskupení, které má bránit a chránit územní celistvost a jistotu pro řešení tohoto problému. A zde je částečně zakopaný pes. Ano, česká armáda by v rámci této mise OSN podle mandátu Rady bezpečnosti měla fungovat v té bázi MINUSMA, to znamená zabezpečení bezpečnosti v Mali.

To je první riziko, na které chci upozornit v souvislosti s touto misí, abychom si všichni uvědomili, že vysíláme naše vojáky do bojové mise.